Případně samozřejmě odkazuji na podrobnou debatu v rámci výborového projednávání, kde budeme mít bezpochyby prostor si řadu věcí vyjasnit. Dovolím si zdvořile požádat v závěru svého slova o podporu daného vládního návrhu. Děkuji paní ministryni. Pan zpravodaj má prostor pro závěrečné slovo a potom registruji žádost o vystoupení s přednostním právem. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem chtěl závěrem poděkovat všem poslancům za zajímavou diskusi, která se přenese pravděpodobně do výboru či výborů, podle toho, jak budeme potom hlasovat. Chtěl bych taky poděkovat všem poslancům za dobrou vůli českému sportu pomoci. Toho si nesmírně vážím, protože jsem ve sportovním prostředí vyrůstal od svého narození a myslím si, že český sport byl zanedbán a zaslouží si větší péči jak po stránce organizační, tak po stránce finanční. Rád bych tisk 590 doporučil postoupit do druhého čtení a přikázat jej k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.